Pak je zde nějaké stanovisko legislativního odboru, že z hlediska logiky věci, jestliže vládní většina má právo zkrátiti dobu ve druhém a třetím čtení, tak je přece logické a analogicky použitelné, že by se zkrátila doba i na tady ten bod nebod.

Jestliže se argumentuje zdravým rozumem a zdravou logikou, že to přece je logické, že většina na to má nárok, tak stejně relevantní a stejně logický je můj myšlenkový postup, když budu říkat, že hlasování o tom, zda tady stav legislativní nouze je, nebo není, to není jenom nějaké hlasování po cestě. To je důležitější než to druhé a třetí čtení, protože tady se rozhoduje, jestli dojde k zásadnímu omezení parlamentní menšiny, která má právo kontroly a výkonu dozoru nad vládnoucí většinou a vládou samotnou. Děkuji, hlásím se znovu. Pan poslanec Lang a připraví se paní poslankyně Ožanová. Děkuji, paní předsedkyně. Prostě máme naše právníky, vy máte své právníky, říkáme si tady mezi sebou, že bychom měli dodržovat nějakou parlamentní kulturu.

Vzpomněl jsem si opět na svoje léta na vojně před pětatřiceti lety, kdy jsem něco podobného zažíval.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedkyně.